Nemohu být úplně objektivní.

Musím připomenout, že to byl konzistentní postoj vzhledem k dlouhodobé fiskální politice vlády, fiskální politice, která získala mimořádnou důvěru České republiky na kapitálových trzích a s tou důvěrou mimořádně nízké úroky a mimořádně levnou dluhovou službu a profinancovávání nároků České republiky z cizích zdrojů. Připomínám, že v roce 2010 jsme převzali veřejné rozpočtu na bodu téměř rozvratu, na téměř 6 % deficitu veřejných rozpočtů HDP, že během tří let jsme to dokázali snížit bezpečně pod 3 % a že ten návrh, který projednávala v červnu vláda tehdy ještě Petra Nečase, znamenal další snížení deficitu ještě více bezpečně pod 3 %. Aha, státní rozpočet České republiky v tuto chvíli zastupuje za vládu České republiky ministryně spravedlnosti a ministr životního prostředí.

pana premiéra Rusnoka, který přes to, jak zvýšila jeho vláda výdaje, říkal, že deficit navržený bude bezpečně a to slovo zdůraznil bezpečně pod 3 %.

Prostě v každém případě se přijetím tohoto návrhu zákona mění ten trend, který nám získal mimořádný kredit na kapitálových trzích, že deficit veřejných rozpočtů klesá. On stoupne. Budemeli mít velkou kliku, tak stoupne těsně kolem 3 %, nepřekročí je, ale ta 3 % nejsou svaté číslo. Ale v každém případě stoupne. V každém případě schválíteli tento rozpočet, deficit veřejných rozpočtů v příštím roce, tedy míra zadluženosti zbytečně větší, vše bude zbytečně větší, než je nezbytné, protože jste schválili vládě výdaje ve výši 1 bil. 211 mld., ačkoliv jsou to výdaje, pro které vláda nemá žádné zvláštní odůvodnění. Návrh, který jsme předložili, který jak znovu opakuji byl těsně pod jedním bilionem sto miliardami, 1 bil. 98 mld., byl návrh a říkám teď zcela otevřeně a zcela sebekriticky jako ministr financí tehdejší vlády byl návrh, který jsem předkládal jako politik s vědomím, že předkládám návrh rozpočtu do volebního roku a že žádná vláda, protože jsme nepředpokládali předčasné volby, a že žádná vláda ve volebním roce si nepřeje v těch prvních měsících před volbami nějaký zvláštní kolaps či exces ze sociálního důvodu či z důvodu nedostatku veřejných prostředků. Chci tím říct, že návrh byl velkorysejší, než já sám bych odborně pokládal za správné. Chci tím říct, že byl silně politicky akcentován. Chci tím říct, že respektoval fakt, že to bude rozpočet volební. A že také v tehdejší Nečasově vládě všichni ministři byli mimořádně pozitivně překvapeni, protože Kalousek byl vždycky známý držgrešle, takže byli všichni spokojeni a všichni si uměli představit, jak své kapitoly budou spravovat bez jakýchkoliv politických a technických rizik ke spokojenosti veřejnosti.

Ta převzala naše kompetence a začala připravovat deficit, k jehož prvnímu návrhu pan ministr Fischer přistoupil a chtěl bych mu za to poděkovat mimořádně odpovědně. Některé věci byly korigovány, ale byl respektován reálný vývoj ekonomiky a byly respektovány výdajové možnosti státu. S tím pan ministr Fischer přišel do tehdejší Rusnokovy nebo možná Zemanovy, nebo možná Pecinovy vlády, kde mu bylo vysvětleno, co je úkolem ministra financí: že už neurčuje fiskální politiku státu, že je fakturantem rozežranosti některých politických priorit, které chtěly v těchto volbách uspět a neuspěly. Proto znova zdůrazňuji: To, co projednáváme, není Fischerův rozpočet, jakkoliv možná pan ministr Fischer nebude souhlasit. On přišel do vlády s nějakým rozpočtem, který měl ještě hlavu a patu a který já bych jako bývalý ministr financí byl ochoten podpořit a byl bych ochoten tady se prát za pana ministra Fischera. To, co mu přepsali pánové Pecina, Rusnok a jiní, už není rozpočet, který dává jakoukoliv logiku. To je rozpočet, který samozřejmě musí respektovat těch zhruba 80 % mandatorních a kvazimandatorních výdajů, které jsou dány legislativou, kterou žádná úřednická vláda nemůže přepsat, ale kde v rámci fakultativních výdajů došlo k naprosto nesmyslnému navýšení některých položek podle ambicí těch nejsilnějších kandidátů strany SPOZ.

Potom se přidalo dalších nesmyslných zhruba 3 mld. provozních výdajů na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Přestože jsme součástí jednotné zemědělské politiky Evropské unie, přestože dnes adresáti tzv. topupů berou více peněz, než si kdy dokázali představit, tak Rusnokova vláda ještě posílila tyto zdroje z Evropské unie ve prospěch skupiny Agrofert o 3 mld. Ty 3 mld. korun, které bude inkasovat z těchto dotací skupina Agrofert, budou buď logicky chybět někde jinde, nebo si o ně půjčíme někde více.